Oproti H2, opět pan Koskuba, který je stejný jako H1, pouze s vyšší sazbou pro jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret.

Nicméně potom následuje H4, kde opět navrhovatel pan poslanec Koskuba, který je stejný jako H3, pouze s jinou sazbou pro jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret.

Jak jsem již řekl, abychom předešli případným omylům v hlasování, či je alespoň omezili na minimum, a s tím souvisejícím následným námitkám proti výsledku hlasování, se kterým mám svou nemilou zkušenost, chtěl bych poprosit pana předsedajícího, aby mezi jednotlivými hlasováními vytvořil dostatečný časový prostor pro případnou kontrolu hlasování. Děkuji za pozornost. Nicméně v této fázi mám do rozpravy nejprve pana poslance Okamuru, potom pana poslance Fialu. Slovo má pan poslanec Okamura.

Navrhovaný pozměňovací návrh pod číslem E1 má umožnit řádné zdanění tabákových listů.

My chceme tímto pozměňovacím návrhem zabránit daňovým únikům, které z toho plynou. Jak už zaznělo při předchozím projednávání, prakticky obdobnou zákonnou úpravu, kterou my navrhujeme, už mají v Polsku i na Slovensku.

Nelegálnímu tabáku se tak v České republice daří právě kvůli nepřesnému současnému zákonu. I na základě sdělení paní inženýrky Jitky Danielové, která je ředitelkou odboru daní Generálního ředitelství cel České republiky, nelze podle současného § 101 odst. 6 danit tabákové listy v místech jiného skladování nebo při dopravě, přestože tento tabák posléze skončí jako upravený pro kouření. Pokud jsme při projednávání spotřební daně z nafty a benzinu minulý týden slyšeli, že stát si nemůže dovolit přijít o takový výpadek příjmu z této daně, tak jistě si stát nemůže dovolit tolerovat ani jiné daňové úniky.

Proto jsem vás chtěl poprosit, zdali byste podpořili pozměňovací návrh E1, protože je to problém apolitický, je to problém reálný, je to problém, který v sousedních zemích již řešili. V podstatě zemí, která ho neřeší, jsme my a vznikají tady značné daňové úniky. Proto vás prosím o podporu a děkuji za pozornost. Dalším přihlášeným je pan poslanec Fiala, připraví se pan poslanec Stanjura. Dobrý den, děkuji za slovo.

My navrhujeme jako jediná parlamentní strana obecné zdanění tabákových listů, které nejsou určené ke kouření, a přesto všichni víme, že se ke kouření používají, a obchází se tímto pouze zákon, a navrhujeme takové zdanění, které je zhruba stejné, říkám zhruba nebo téměř shodné, jako je zdanění cigaret. A to proto, aby k těmto daňovým únikům nedocházelo.

Česká republika přichází o velkou daňovou výtěžnost, jak už jste slyšeli. Dokonce to cituje i Generální ředitelství cel a ví se o tom oficiálně.

Dalším do rozpravy je pan poslanec Stanjura. Připraví se pan zpravodaj. Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl v krátkosti před závěrečným hlasováním shrnout pozice občanských demokratů k tomuto zákonu.